Pane ministře, jaký je aktuální harmonogram dostavby dálnice D7 a kdo je jmenovitě zodpovědný za další zdržení?

Takže výsledná situace je, že tyto úseky jsou téměř trvale zúženy. To znamená.

Děkuji, pane poslanče.

K těm dotazům, které na mě padly.

Takže tím i tady odpovídám, že i tyhle uzavírky koordinuje a povoluje silniční správní úřad Magistrátu hlavního města Prahy. Provoz je zde veden v protisměru.

Technická správa komunikací, tedy správce místních komunikací na území hlavního města Prahy, provádí opravu levého jízdního pásu navazující pozemní komunikace Lipská. Provoz je zde veden v pravém jízdním pásu ve směru Praha pouze jedním pruhem.

Takže tolik za mě. Děkuji, pane ministře. Má. Prosím, máte slovo.

Děkuji. To nebyla otázka, takže pan ministr už nebude reagovat. Bude interpelovat ministra financí Andreje Babiše. Vážený pane nepřítomný ministře.

Ptají se, jaké úmysly má stát coby majitel prostřednictvím vámi řízeného Ministerstva financí.

Ale tím to nekončilo.